Jaký je současný stav současný stav je bych řekl, rozhodně uspokojivý.

Takže pojištěnci jsou spokojeni, poskytovatelé jsou spokojeni, no a kdo není spokojený?

Prostě nemůžu to jinak říct, protože to je normálně...

To bylo vynikající.

A teď to máme měnit? A proč? Komu to vadí? Asociace pojišťoven? Komu to bude sloužit?

Jak to, že vám to nevadí?

Takže až budete mačkat čudlíček, tak si na to vzpomeňte, co vám teď říkám, abyste pak nemohli říkat za půl roku nebo za rok, že jste nevěděli, protože teď vám to říkám.

No, do zahraničí. Jak je to prosté.